Děkuji.

Ono se nejedná jenom o podmínky, protože tady mluvíme čistě o tom, že ten pozměňovací návrh obsahuje možnost zákazu. Možnost zákazu vůbec užívat to osobní vlastnictví a tuto službu poskytovat v určitých obdobích.

Myslím si, že by to mělo být promyšlenější.

Ale tímto způsobem dávat takovouhle širokou pravomoc radě obce, jak zasahovat do osobního vlastnictví, je skutečně nad rámec nějakého i podle mě rozumného uvažování. Děkuji.

Otázka dalšího by byla změna statutu hlavního města Prahy. Pokud jde o ten navržený pozměňovací návrh, tak já jsem to říkal ve druhém čtení. Nicméně podle dohody legislativců ze strany hlavního města a Ministerstva pro místní rozvoj vznikla dohoda, nebo respektive vznikla hrozba, že by ten návrh byl protiústavní. Změnilo se to v to nařízení z té vyhlášky.

Jinak ještě krátká reakce ke kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího. Tak já si myslím, že to je přece právo každého poslance se tady i někoho ptát, vy se nás taky ptáte.

To mi přijde legitimní, to mi zase nevyčítejte, že se nemůžu zeptat.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už z některých vystoupení cítím, že se to stane velmi brzy politickým tématem číslo jedna.

To vůbec není pravda.

Ale nemyslím si, že je v pořádku přijímat takto zásadní opatření pozměňovacím návrhem. A jsou to drobnosti. To nepovažuji za úplně vhodné. A co se týče otázky nařízení nebo vyhlášky. Nemyslím si, že by vyhláška byla protiústavní. A myslím si, že když přijmeme tady to, tady ten návrh, který významně omezuje držbu vlastnického práva jako úplného právního panství nad věcí, tak bude protiústavní to, co tady přijmeme, a velmi se dostaneme do konfliktu s Ústavním soudem. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, faktickou poznámkou reaguje řečník na průběh předchozí rozpravy. Já to velmi rád připomenu. Dokonce jsme je předložili spolu, prostřednictvím předsedajícího Patriku, takže si to určitě dobře pamatuješ. A já si myslím, že efektivní regulace je finanční regulace na prvním místě. Pokud neuděláme finanční regulaci, tak něco zakazovat nebo přikazovat nepovažuji za úplně šťastné. Na druhou stranu v Praze jsou specifické podmínky, a byť ten pozměňovací návrh není úplně domyšlený, jsou tam nějaké nedostatky, tak je to delegováno na samosprávu a ta si bude moci rozhodnout, v jakém rozsahu to uplatní nebo neuplatní. Existuje tedy přezkumný mechanismus prostřednictvím Ministerstva vnitra, respektive Ústavního soudu, takže to není žádná bezbřehá kompetence, která by neměla žádnou kontrolu.

Ale tím nepředjímám jakkoliv diskuzi v rámci hlavního města Prahy.

Taky jsem chtěl připomenout, že v rámci ústavněprávního výboru jsme schválili jeden pozměňovací návrh, který určitým způsobem posiluje práva sousedů, a taky jsme se dohodli s Ministerstvem pro místní rozvoj, že k tomu vydá návod. Děkuji za pozornost.

Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych tedy chtěla poprosit paní doktorku Kordovou Marvanovou, jestli by mi mohla odpovědět na tu otázku, jak se to bude prokazovat, jak se to bude vymáhat. Protože pokud to tedy je nařízení, tak tady nepředpokládám, že to bude správní řízení, že tedy by někdo posílal nějaké upozornění, probíhalo nějaké místní šetření poté, co se nám podaří doručit vůbec to, že někdo ten byt musí zpřístupnit. Prostě mě zajímají ty technikálie, jak se to fakticky bude vymáhat, jak to bude probíhat. Protože já jsem ta poslední, která bych si přála, aby se tady obnovily nějaké uliční výbory, kde lidé prostě budou udávat jeden druhého. A pokud tedy na té radnici bude důvodné podezření, že někdo takto ty byty přes nařízení rady pronajímá, tak jak se bude doručovat korespondence, jaké tam budou lhůty. Jestli jste o tom přemýšleli v této rovině. Protože to si myslím, že by nás jako zákonodárce mělo zajímat. Protože dávat tedy nějaké zmocnění v podobě nařízení radě, v tuto chvíli tedy hlavně hlavního města Prahy, pokud se zároveň Zastupitelstvu hlavního města Prahy nezmění statut a zákon o hlavním městě Praze, tak vidím, že tady budeme zase bezzubí, a naopak to v té společnosti vyvolá ještě další otazníky a bude i ze strany těch nájemníků, o kterých jste tady mluvili a které chcete hájit, činěn větší tlak na ty malé samosprávy, které s tím ale bohužel fakticky nebudou moci vůbec nic dělat nadále. Děkuji. Dovolím si upozornit, že paní navrhovatelka byla již před vaším předchozím vystoupením přihlášena do rozpravy a čeká na tu možnost pravděpodobně odpovědět.